Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezký den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já bych jenom matematiku. Nebudu řešit věci. Jenom bych s vámi prošel matematiku. Z praxe: Kancelář pojistitelů je zvyklá na nějaký přínos peněz. Tomu rozumím.

Tak mám strach, je to jenom matematika, aby opravdu se něco nezměnilo v pojištění. Tomu rozumím. Je problém, nebo postrádám, aby kancelář pojistitelů okamžitě, jakmile zjistí, že nemám pojištění, zákonem měla uloženo, že nás musí vyrozumět, aby ti slušní, kteří opravdu zapomněli, si to mohli zaplatit bez sankcí neprodleně, rychle. Tomu bych rozuměl. Čím máme nižší pokuty, lidé si toho neváží, a proto zákony poruší. Jediné, co dnes platí, jak jsem tak zjistil, je to smutné, mrzí mě to, je právě, že lidé dodržují zákony kvůli vysokým sankcím. Je to smutné, ale musel jsem vám to říct. Děkuji. Znovu tedy připomínám, že opravdu bychom se tím měli znovu zabývat ve výborech, a bylo také řečeno hned při prvním čtení, že by tady měl být souhlas tří ministerstev. Já jsem tady slyšel o tom, že Ministerstvo financí dalo neutrální stanovisko, což já mám jiné informace. Vím, že oficiálně dali neutrální už bych informoval, že spíš byli přinuceni dát neutrální, ale to je moje spekulace.

Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura k faktické poznámce.

Neřekl nic jiného než já, jenom volil jiná slova. Pan poslanec Uhlík z vládní strany řekl v podstatě to samé co já, možná jinými slovy. Tak řekněte i o nich, že podlehli lobbistům.

Vy sama jste argumentovala nálezem Ústavního soudu. To jste sama hledala, nebo vám s tím někdo pomohl? Byli to lobbisté, nebo nebyli? Já jsem s tím nezačal!

Nemáte kladné stanovisko Ministerstva dopravy dodneška.

Máte mi vyvrátit, v čem nemám pravdu, a já uznám třeba sílu vašich argumentů.

Děkuji. Nyní pan poslanec Milan Šarapatka k faktické poznámce.

Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já mám osobní zkušenost.

Takže to bylo zcela neoprávněné. A pokud jsou tady argumenty, že fond musí mít dostatek prostředků, tak samozřejmě on od těch, kteří způsobí škodu a nejsou pojištěni, ji vymáhá a ta vymahatelnost je prakticky stoprocentní, tak nevidím nejmenšího důvodu, aby poplatek v podle mě nemravné výši dostával ještě jednou. Děkuji vám. Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Uhlíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Díky, naposledy. Takže tady mně to zpravodaj potvrdil doprava negativní stanovisko, takže fakt se k tomu vraťme. Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Volný také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poprosit pana kolegu Uhlíka, ať váží slova, jestli tady řekl, že k neutrálnímu stanovisku byl někdo z Ministerstva financí donucen. Je to velice silné vyjádření. Děkuji. Nemám nyní žádnou... Nechal jsem se unést, omlouvám se. Děkuji. Nyní tedy máme vyčerpány faktické poznámky. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, nevidím...

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Ano, zástupce navrhovatelů.